Školství jenom uvedu a doplní mě pan ministr školství.

Děkuji za slovo. Takhle by to mohlo vypadat. Jsou to standardní stesky, že jsou mzdové předpisy na vysokých školách různé, že jsou fakulty, které ten základ mají nastavený nízko. Dodávám, že vysoké školy mají autonomii, fakulty mají autonomii a mzdové předpisy dávají. K tomu konkrétnímu, co tady padlo.

A to je znatelné navýšení prostředků. To, jestli ty vysoké školy to propíšou, nebo nepropíšou, není v kompetenci Ministerstva školství.

Ta situace není tak kritická jak vykládáte. Ano, budeme se jí zabývat.

Ale když se podíváte na celkové průměrné mzdy na vysokých školách, tak tolik strašné nejsou, a jak říkám, je tam o 35 % více než ještě před dvěma lety.

Ten se hlásil z místa rukou. Tak prosím. Dobrý pozdní večer.

Když se následně podíváme na oblast predikce nezaměstnanosti, tak opět je tam naprosto minimální očekávaný nárůst nezaměstnanosti v České republice.

Paní ministryně tady mluvila o vývoji daňové kvóty.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.